Dneska už máme ale 5. schůzi Poslanecké sněmovny.

A chtěla bych vás opravdu všechny požádat o podporu programu jednání dnešní schůze, protože asi všichni vědí a mě velmi udivilo vystoupení pana Ivana Adamce, prostřednictvím paní předsedající, kde řekne, že tyto zákony mají nějaké vady vždyť to jsou vládní návrhy, vždyť prošly standardním legislativním procesem.

Každý zákon musí legislativní rada vlády projednat a poté takovýto zákon jde na plénum Sněmovny.

Určitě se k tomu vrátí ještě pan ministr životního prostředí, aby vám přesně řekl, jaké jsou tam alokované částky.

Proto je tak strašně důležité dneska toto podpořit a nehrát si v tuto chvíli na opozicikoalici.

A to si myslím, že je celý důvod, proč nechce v současné chvíli vládní většina ve Sněmovně podpořit dnešní program schůze.

Celkově to dělá 35 %. Opravdu se zamyslete nad tím, když dneska budete zvedat ruku pro to a nepodpoříte dnešní program schůze. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme.

Prosím, máte slovo, pane místopředsedo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dovolte mi několik slov ještě k celkové situaci ohledně energií.

Současná situace vyžaduje řešení příčin skokového zdražení energie. Řešení jako snížení DPH, dotace pro nemajetné, jsou pouze marné hašení požáru. To si tady musíme říct, i když hnutí SPD říká, že pro začátek je pro, abychom lidem pomohli, to znamená, abychom jim pomohli tím, že snížíme DPH nebo zrušíme DPH pro několik měsíců, ale v každém případě do budoucna to není řešení tohoto problému, a já si myslím, že to všichni vědí a je potřeba se na to podívat komplexně. Je to řešení dočasné, to zrušení DPH, které v důsledku zaplatí daňoví poplatníci, tedy občané. Stát totiž nemá jiné peníze než ty, které vybere od lidí. Rostoucí cena energií je důsledkem energetické politiky Evropské unie. Pokud tohle neřekneme, tak nemůžeme nic vyřešit. Bod 2. Podpora obchodování s emisními povolenkami. Tím, že obchodování s emisními povolenkami dala Evropská unie na burzu, staly se z emisních povolenek, který měly mít významný vztah k životnímu prostředí, cenné papíry, které nakupují spekulanti, které nakupují například americké penzijní fondy a jiní, takže my platíme nikoliv peníze na životní prostředí, ale platíme peníze, na kterých vydělávají spekulanti, a to samozřejmě drtí naší ekonomiku.

Rostoucí cena emisní povolenky má být ekonomickým nástrojem, jak zničit takzvaně emisně špinavé zdroje včetně energetických dalších zdrojů. Je to nebezpečné šílenství, které jinak zvládne tlumit bohatá země jako Německo a jinak země, kterou je Česká republika. Politika Evropské unie, to znamená zvyšování ceny emisních povolenek, je základní příčinou a bez odstranění této příčiny je nemožné zastavit energetickou krizi.

Odstranění této příčiny znamená říci Evropské unii ne. Spojence najdeme a k tomuto kroku se chystá Polsko. Jde o ideologický, nikoliv tržní nástroj. A teď bych se chtěl také vyjádřit k tomu, jaké tedy máme řešení do budoucna.

K energetické budoucnosti naší země musíme zajistit dostatek cenově dostupné energie. Za prvé musíme mít dostatek zdrojů.